Je to výsledek kompromisu mezi Poslaneckou sněmovnou, ale hlavně mezi Ministerstvem životního prostředí, Ministerstvem zemědělství a Ministerstvem průmyslu a obchodu.

Platnou výjimku pro budování veřejně prospěšných staveb v zastavěném území považují někteří senátoři za nedostatečnou a prosazují snížení odvodu pro budování blíže nespecifikovaných záměrů. Znovu se vracíme k termínu významně prospěšných staveb. Významným rizikem je skutečnost, že požadavek senátorů nejenom oslabuje ochranu původního fondu v České republice vložením dalších výjimek do zákona, ale především vlastní aplikační dopad takovéhoto typu ustanovení. Rozsáhlé soukromé sportovní a rekreační areály, lyžařská střediska a podobně by rozhodnutím zastupitelstev mohly získat významné ekonomické zvýhodnění na úkor ochrany zemědělského půdního fondu, a to zcela bez vlivu státních úřadů. Zákon se ze Senátu vrací do Poslanecké sněmovny a je velmi důležité, abychom si uvědomili popsaná rizika senátních pozměňovacích návrhů. Doporučuji, abychom setrvali na schválené verzi Poslaneckou sněmovnou.

Děkuji, pane místopředsedo. Dámy a pánové, výbor pro životní prostředí nebyl garančním výborem, nicméně dovolte mi jenom ve stručnosti potvrdit slova mého předřečníka. Výbor pro životní prostředí přijal velmi podobný pozměňovací návrh, který byl potom základem finální sněmovní verze. Domníváme se, že sněmovní verze je velmi vyvážená a splňuje to podstatné, co předkladatelé návrhu zákona požadovali. To znamená především ulehčení výstavby rodinných domů, kde se výrazně snižuje odvod za vynětí ze zemědělského půdního fondu. Návrh Senátu je dle mého soudu příliš široký a obával bych se v případě přijetí senátní verze něčeho, co bych nazval potenciálním developerským eldorádem ve volné krajině pod zástěrkou veřejné prospěšnosti. Dovolím si vás proto požádat o schválení verze sněmovní. Není tomu tak. Otevírám rozpravu.

Prosím, pane senátore, máte slovo. Děkuji, pane předsedající.

Od výše uvedeného data je zpoplatněno vynětí ze zemědělského půdního fondu pro stavby komunikací ve vlastnictví krajů a obcí. Dále pak došlo nově ke zpoplatnění vynětí ze zemědělského půdního fondu mimo zastavěné území pro stavby pro bydlení nebo veřejně prospěšné stavby umisťované mimo proluku o velikosti do půl hektaru.

Senát je přesvědčen, že stavebníci daných staveb budou daleko více motivováni k uvážení, zda stavbu realizovat v zastavitelné ploše a tak se vystavit povinnosti platit odvody za vynětí pozemku ze zemědělského půdního fondu, či využít pozemků v zastavěném území obce, kde nebude poplatek stanovován.

Institut veřejně prospěšná stavba je zaveden již ve stávajícím znění zákona a neměl by tedy v aplikační praxi činit problémy. Je dobré zdůraznit, že základní nástroj ochrany zemědělského půdního fondu jsou územní plány, kde jsou v procesu projednávání a schvalování orgány ochrany přírody a orgány ochrany zemědělského půdního fondu účastníky s rozhodujícím stanoviskem. Děkuji vám za pozornost.

Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce. Hezký a příjemný podvečer, dámy a pánové.

To si myslím, že vůbec tam nemělo být.

Děkuji.